Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Politické podnikání hnutí STAN.

To je přece na okamžité odstoupení z pozice europoslance!

Protože takovouhle politickou korupci, kdy někdo si nechává platit miliony za prosazení zákona, no tak to tady opravdu jsem ještě nikdy nezažil.

A tohleto je ministr vnitra? První vicepremiér vlády?

Tak ono je známé české přísloví: Mlčení je souhlas, takže s tím premiér souhlasí. Ale Věslav Michalik, to je také místopředseda hnutí STAN. To jsou nejvyšší špičky tohoto hnutí, které spoluzakládaly toto hnutí, podle informací, co kolují.

Takže to byl další jeden z nejvyšších představitelů hnutí STAN.

Proč by? Kapříci si přece společný rybník nechtějí vypustit.

Já bych chtěl vyzvat...

Třeba je to příklad.